Děkuji panu místopředsedovi a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se hlásí... Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Dobré odpoledne, dopoledne, dámy a pánové. Nic proti tomu návrhu, který tady zazněl, nemám. Jenom si myslím, že těch jmen, alespoň pro mě jmen různých lidí, různých profesí, různých životních postojů je tam celá řada, pro mě i konfliktních jmen, a já bych chtěla podpořit ten návrh, ale nechci podpořit některá jména. Náš jednací řád nabízí legitimní řešení pro tuto Sněmovnu, a to je hlasování o jednotlivých jménech. Takže vás prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji paní poslankyni Černochové. Prosím, pane předsedo. Děkuji. Vážený pane předsedo, páni místopředsedové, kolegyně, kolegové, paní a páni ministři, pro nás, členy a členky klubu KSČM, je tam hodně jmen, která jsou těžko stravitelná až kontroverzní. Přesto jsme se na klubu dohodli, že pokud návrh bude hlasován celkově, podpoříme jej. Já prosím, abychom nerozmělňovali to hlasování. V případě, že bude návrh hlasován nikoliv po jménech, ale dohromady, navzdory těm kontroverzním jménům, která tam jsou, tam vidíme i pozitivní věci, a proto jsme připraveni jej podpořit. Prosím, abyste nehlasovali pro návrh kolegyně Černochové. Děkuji. Prosím, pane předsedo. Děkuji. Klub TOP 09 zastává stejný názor, jaký tady přednesla paní kolegyně Černochová. My nechceme ublížit a dát nepodporu lidem, kterých si hluboce vážíme, ale na druhé straně už jsem požádal minimálně o jedno oddělené hlasování na organizačním výboru. A skutečně jestli si některé lidi, kteří sloužili předlistopadovému režimu nebo byli jeho nedílnou součástí a profitovali z toho, chcete odhlasovat, tak bych moc poprosil, aby si to Sněmovna odhlasovala odděleně, abychom my mohli dát podporu lidem, kteří si to zaslouží. Takže já vás velmi naléhavě žádám, abyste skutečně podpořili oddělené hlasování po jménech. Děkuji. Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Děkuji za slovo. Já bych si dovolil požádat před hlasováním právě o tom, jestli budeme rozhodovat en bloc, nebo po jménech, o desetiminutovou pauzu na poradu klubu. Může tak být učiněno až po podrobné rozpravě, pane předsedo? Po podrobné rozpravě. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Jestliže tomu tak není, končím všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo. Není tomu tak a přistoupíme k rozpravě podrobné. Pan navrhovatel. Prosím, pane místopředsedo.

Tolik návrh usnesení.

Jinak bychom museli mít to usnesení analogicky tomu, co říkala má kolegyně Jana Černochová, mít xkrát.

Jinak bych musel načítat, teď nevím kolik, u každého kandidáta konkrétní usnesení. Děkuji za vysvětlení. Děkuji panu předsedovi. Pane místopředsedo, prosím.

Nebo to můžeme spojit i s tou přestávkou desetiminutovou na poradu předsedů klubů s tím, že se poradím s legislativou, a poté bychom dokončili podrobnou rozpravu, abychom nebyli v rozporu s jednacím řádem. Tak ještě s faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Černochová. Děkuji, pane místopředsedo. A nevím, jak je to u vás, vážení kolegové, ale na Praze 2 pokud někdo navrhne usnesení, které nemění obsah, tak jako jsem ho navrhla já, ale navrhuje tu formu, tak aby skutečně mohl každý zastupitel v případě Prahy 2, možná i jiných Prah, vyjádřit svůj názor bez toho, aniž by měl nějaký pocit pachuti, že podporuje něco, co podporovat nechce, tak mu bylo vyhověno. A já vás tedy velmi zdvořile prosím, aby i k dobrému bontonu této Poslanecké sněmovny patřilo něco podobného. Nemyslím si, že by to bylo až tak velké zdržení. Bývá to ve slušné společnosti standardem. Děkuji paní poslankyni Černochové. Pan místopředseda Vojtěch Filip.

Pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já ten apel na slušnou společnost od kolegyně Černochové vnímám trochu jinak, než tady byl řečen. Dokud měla ODS v Poslanecké sněmovně dostatečnou většinu, tak samozřejmě hlasovala ty návrhy tak, jak jí procházely v podvýboru.

Protože my jsme také prohráli řadu hlasování a v každém případě jsme to respektovali, přestože se tady nedodržoval princip poměrného zastoupení a podobně. V tomto ohledu tedy je samozřejmě možné rozhodnout obojím způsobem. Vůbec to nezpochybňuji. Ale zpochybňuji to, jestli jde o meritorní rozhodnutí Poslanecké sněmovny, které vede k tomu, že se založí nová práva a povinnosti. Jde o návrh, který postupujeme tomu, kdo je oprávněn z toho návrhu někoho vybrat. A protože Poslanecká sněmovna je složena podle toho, jakým způsobem byli zvoleni poslanci do této Poslanecké sněmovny, tak ty návrhy jsou za všechny politické kluby. Jestli chcete po té selekci, která proběhla na podvýboru a nakonec i výboru organizačním, provést ještě selekci plénem, to je totiž podstata toho návrhu, kterou tady děláme. To je podstata toho návrhu. To je jedna věc. Ale v každém případě z toho našeho návrhu prezident republiky nemusí akceptovat vůbec nikoho, stejně jako nemusí akceptovat vůbec nikoho navrženého vládou nebo Senátem a může použít pouze návrhy z občanských sdružení a spolků. To je realita. V tomto ohledu tedy bych byl rád, a já to tak dělám každý rok, přestože vnímám řadu kontroverzí u některých jmen, a mohl bych je tady argumentovat, že není potřeba, abychom nerespektovali přání určité skupiny poslanců, kterým postupujeme konkrétní jméno k posouzení prezidentu republiky. To je celá věc, o které tady hovořím.